Je tady pan senátor Bublan za navrhovatele, nicméně my jsme doposud neodhlasovali jeho přítomnost v jednacím sále. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Vítám pana senátora Františka Bublana a pana senátora Karla Kratochvíleho a prosím tedy, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil pan senátor František Bublan. Prosím, pane senátore. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se především chtěl omluvit za svoji předchozí nepřítomnost.

Nicméně po dohodě i s legislativou jsme dospěli k tomu, že zde musím být jako původní navrhovatel, a ti dva zmínění páni senátoři jsou jakoby zpravodajové na to nové usnesení Senátu. Takže bylo to nedorozumění. Naštěstí jsem byl v nedaleké senátní budově, takže jsem to ještě trošku stihl. To jenom na omluvu.